Děkuji.

Ještě před hlasováním? Dobrá. Máte s přednostním právem slovo, pane poslanče.

Pan zpravodaj mě ubezpečil že ano.

Ano, děkuji.

Výborně. Já pro jistotu znovu poprosím o stanovisko garančního výboru. Nedoporučuje.

Já zde mám přihlášku pana poslance Kalouska. Výborně.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 117, přihlášeno 169 přítomných, pro 49, proti 92. Návrh byl zamítnut.

Proti?

Paní poslankyně Langšádlová? Já se vážně, kolegové, omlouvám. Já jsem chtěla hlasovat pro a omylem jsem zmáčkla proti. Prosím, zpochybňuji hlasování.

Proti?

Konstatuji, že námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování.

Prosím, pane poslanče. Jde o návrhy pana poslance Stanjury.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Já poprosím o klid ve Sněmovně a prosím o další návrh k hlasování.

Je to návrh pana kolegy Farského.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno 169 přítomných, pro 5, proti 133. Návrh byl zamítnut. Prosím o další návrh. Děkuji. Jde opět o návrhy pana poslance Farského.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 122, přihlášeno 169 přítomných, pro 4, proti 141. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.